Takže já děkuji za pozornost, děkuji i za důkaz toho, o co vám ve skutečnosti jde.

Je to velmi, velmi, důležitá zpráva nejenom o otravě řeky Bečvy, ale o otravě celé České republiky a veřejných zájmů. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Tak, pane předsedo, prosím máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Ta fakta jsou tam ozdrojovaná, jsou tam jasné odkazy na jednotlivé zápisy, na svědecké výpovědi.

Nic takového, žádný náznak.

To prostě člověku hlava nebere, především člověku, který zná postup kontrol České inspekce životního prostředí v mnoha jiných situacích, u mnoha jiných provozovatelů, jiných typů podnikání, třeba i v zemědělství, kde ty kontroly jsou někdy velmi nekompromisní, velmi tvrdé.